Stanovisko? Já děkuji.

Kdo je proti?

Usnesení bylo přijato.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Zahajuji hlasování číslo 86. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko? Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Já děkuji.

Pane předsedající, tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme zahájit hlasování o návrhu jako o celku. O všech návrzích bylo hlasováno.